Pokud by byla pravda, co tu říkáte, že musíte prodávat za podnákladové ceny, tak mi řekněte, jak to, že vykazujete zisk? Tomu nerozumím. To nedává ekonomickou logiku. Přece byste tam nepodnikal, vy nebo vaši kolegové. Tak budu podnikat někde, kde mám ztrátu? A ještě chtěl po státu, aby to stát řešil? Nesměšujte povinnosti soukromých subjektů vůči státu a smluvní vztahy dvou soukromých subjektů.

To nemá žádnou logiku.

Patnáct let prodává za podnákladové ceny, a přesto ta firma dál existuje. Mně to připadá divné. Jako by tam pak byly nepřiznané příjmy. To není možné.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Válek. I já si prostřednictvím pana předsedajícího dovolím, dámy a pánové, reagovat na poznámku stran šmírování.

Já bych rád, abychom se vrátili k racionální debatě a k tomu, jestli je EET a další vlna zavedení prospěšná nebo neprospěšná pro naše občany, pro naše podnikatele, pro nás pro všechny.

Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Bláha a jeho dvě minuty. Opravdu, slibuji. Já vám to milerád všem vysvětlím, jak to ve skutečnosti je.

Už těch patnáct let tam nedodávám. Minus, dotují to ze zahraničních peněz. Ostatní pekaři na to musí reagovat a opravdu často musí zaměstnávat načerno nebo částečně načerno. Protože nejsou schopni přežít na tom trhu jinak. A když se o to budete zajímat, tak zjistíte, kde je pravda.

Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Stanjura.

Samozřejmě že jsou nástroje, jak to můžeme řešit. Snižme sociální odvody. Snížíme sociální odvody zaměstnavatelům mezi 2 až 5 procenty podle ekonomické situace. Žádný. Žádný.

To je jedna věc, jak bojovat s černým zaměstnáním, snížit cenu vedlejších nákladů práce.

Ale to by musela být vůle, a ne jenom předvolební program. Tak jsem hledal tu úžasnou slevu pro zaměstnance, kterou máte ve volebním programu.

Momentálně žádné faktické poznámky nemám, takže řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, aby nebyli zvýhodněni ti, kteří mě potkali na balkoně, rovnou říkám, že moje vystoupení bude poněkud delší.

Naopak stát od nás chce stále více a více a rozhodně nám v placení daní nepomáhá.

Ústavní soud bohužel posléze prohlásil, že míra zásahu do našich jednotlivých individuálních poslaneckých práv nebyla taková, aby zrušil zákon pro protiústavnost procedury, což mě mrzelo. Přesto zrušil třetí a čtvrtou vlnu zejména pro rozpor s ústavním pořádkem této země a proto, že zmocnění, která byla dávána vládě, byla příliš široká. Já bych prosil paní ministryni, Ústavní soud nemůže nic když už mi napovídá, což by tedy neměla, ale beru to tak, že to bylo přátelské, tak jenom přátelsky odpovídám: Ústavní soud nemůže nic odložit. To není pravomoc, kterou by Ústavní soud měl. Ústavní soud může něco zrušit a pak to znovu může někdo prosadit, nebo prosadit v jiné variantě, nebo prosadit něco jiného, ale ten, kdo za to odpovídá, je znovu tato Sněmovna. Ne ten Ústavní soud.